Teď před vámi leží novela zákona o veřejných zakázkách, která má za účel pouze dílčí změny. Já ty dílčí změny zde opět přečtu, již tedy potřetí. Ta novela není transpozice evropské směrnice. Je to čistě jenom novela, dílčí technická novela, která v podstatě změní, nebo měla změnit podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj a také vládního návrhu, pět věcí.

Upravili jsme podmínky takzvaných víceprací. Máte to i ve svém dopise, který jsem zaslala na všechny předsedy poslaneckých klubů. Zrušili jsme povinnost rušit výběrové řízení při jedné nabídce. Protože veřejní zadavatelé musí rušit všechna výběrová... ... všechna výběrová řízení, pokud se přihlásí pouze jeden uchazeč. Pokud jsou to miliardové zakázky, tak nové výběrové řízení trvá třeba až půl roku.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chci vás upozornit na to, že je potřeba, abyste dávali pozor na jednotlivé přednesy. Jsme ve třetím čtení, hlasujeme o zákoně, který má nesmírný dopad. Prosím tedy, abyste sledovali diskusi. Pokud máte něco neodkladného, co se netýká bodu č. 92, prosím, diskusi přeneste do předsálí. Pokračujete, paní ministryně. Děkuji. Úprava dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, to znamená zefektivnění, zrychlení řízení před ÚOHS, protože tady zajišťujeme elektronizaci podávání jednotlivých veřejných zadávání. Já bych zde chtěla zmínit, že v rámci projednávání na hospodářském výboru a výboru pro veřejnou správu jsme obdrželi čtyři pozměňovací návrhy.

Čili já bych zde chtěla říct, že bych velice ráda, aby tato novela dnešní Poslaneckou sněmovnou prošla, a to i z důvodu, že polovina mého ministerstva potřebuje čas a prostor na ten nový zákon, a ne se tady zabývat pozměňovacími návrhy, které již předjímají to, co v tom novém zákoně bude, a v podstatě nerespektují ani to, že to není projednané. Čili s právními službami vyjadřuji naprostý nesouhlas. Další věc je zvýšení rozsahu takzvaných víceprací z 20 na 50 %. My k tomu máme neutrální stanovisko. To zde vyjadřuji jenom z principu toho, že v novém zákoně těch 50 % bude uplatněno, protože to žádá transpozice evropské směrnice.

V rámci návrhů předložených poslanci do třetího čtení v Poslanecké sněmovně byly podány následující pozměňovací návrhy, ke kterým považuji za nutné, abych se k nim vyjádřila, ještě než o nich budeme hlasovat.

Další návrh byl na úpravu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce. Za Ministerstvo pro místní rozvoj vyjadřujeme souhlas. Další změna byla úprava ustanovení upravujícího zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. S tímto návrhem MMR vyslovuje nesouhlas, a to z důvodu, že ačkoli je zřejmý cíl návrhu směřující k potlačení přeprodávání zakázek získaných na základě zvýhodnění při hodnocení, návrh zavádí neurčité pojmy, jako dlouhodobě vyrábí, což přináší mimořádně vysokou míru nejistoty ohledně trvání dlouhodobosti. Nicméně budeme s tím počítat, s debatou u nového zákona o veřejných zakázkách.